S přednostním právem paní místopředsedkyně Černochová.

Pan Miloš Vystrčil není v Praze, jede sem, jede do Prahy z nějaké dálavy a tahle dohoda tady byla. Nelze v 8 hodin ráno změnit ten program tak, že ten bod zařadíme po třetích čteních, aniž by to odsouhlasil ten, kdo to sem má přijít obhajovat.

Ten návrh předkládal předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Chvojka.

My zde máme ještě několik bodů.

Jinak z procesního hlediska já samozřejmě vnímám procesní návrh na revokaci hlasování o pevném zařazení bodu, tak jak ho navrhoval pan předseda Chvojka. Myslím si, že to není v rozporu s jednacím řádem, není to nový návrh, který bychom ještě teď dodatečně projednávali. Neotevřel jsem další bod.

Já o žádné dohodě nevím, omlouvám se. My jsme se snažili tento bod zařadit tak, aby byl projednán tento týden. Jak jistě víte, kdyby se neprojednal tento týden a do konce září to nepodepsal prezident, tak by byl velký problém. Já bych to zatím, prosím, paní kolegyně, nechal, jak to je.

Paní místopředsedkyně Černochová, potom pan předseda Chvojka s přednostními právy. Děkuji. Pan předseda Kalousek řekl to, co jsem chtěla říct já, ale já bych ještě doplnila. Pokud ten bod byl zařazen jako první po třetích čteních, tak není zařazený na odpoledne, podle té původní dohody.

Takže pojďme to změnit, ať se tady nezdržujeme. Ten bod chceme projednat. Paní ministryně Maláčová chodila za senátory celé léto, žádala je, ať se to projedná co nejdřív. Senátoři jí chtěli vyhovět, my jí chceme vyhovět.

Za druhé, pane předsedo Kalousku, nevím, jaké zmatky. Prostě se snažíme, aby se projednal zákon, protože když se neprojedná tento týden, tak bude velký problém. Snažil jsem se proto tedy ho zařadit na dnešní dopolední program. A není pravda to, co říká pan předseda Kalousek, že otevírá bod předkladatel. Bod otevírá ten, kdo předsedá konkrétní schůzi ten daný den. Já se omlouvám, že jsem dával slovo panu Kalouskovi pouze pokynem ruky, protože jsem telefonoval právě s panem Vystrčilem v tu chvilku. A jenom abych trochu uklidnil ty zmatky, mluvil jsem i s příslušnými pracovníky.

Ostatní hlasování o programu považuji za řádně odsouhlasené. Předpokládám, že paní kolegyně hlasovala pro, takže může navrhnout revokaci. Hlasovala jste pro při schvalování toho bodu, takže můžete navrhovat revokaci a my bychom se s tím vypořádali hlasováním. Takže je navržena...